Podpisem této petice mohou občané přímo vyzvat vládu Petra Fialy z ODS, aby konečně začala řešit astronomické zdražování základních životních potřeb a aby pomohla lidem, jejichž situace je den ode dne horší.

Neschopná vláda, která nemá důvěru občanů a nedokáže řešit závažné problémy naší země, musí odstoupit. Samozřejmě mě také velmi nemile překvapilo, ale potvrdilo se to, co zástupci vládní koalice tady už několik měsíců říkají, že Fialova vládní koalice spolu s hnutím ANO společně podporují, aby všichni z více než 300 000 letošních ukrajinských migrantů, kteří by u nás chtěli natrvalo zůstat, aby jim to bylo umožněno, nehledě na to, zda je či není na jejich území válka.

Jak to bude s kvalitou výuky v českých školách?